V elektronickém systému je aktivní pouze podepsaný dokument, žádný jiný, a zpracovateli se ministrem odesílá pouze ta varianta, která má souhlas ministra. Já nevím, jak to může chodit na Ministerstvu životního prostředí, ale takto funguje standardizovaný zákonný postup.

Pokud půjdeme do hloubky, tak ten úředník mohl uvést v omyl jiné ministerstvo a můžeme se ptát po jeho odpovědnosti. Myslím si, že už bylo zahájeno určité řízení ve vztahu k tomuto úředníkovi, protože on pochybil a je potřeba se ho ptát proč, a jestli to přiznání bylo opravdu pravdivé, nebo to byla opět snaha cosi zakrýt, cosi zamlžit, cosi zamést pod koberec.

Není, nebo je na Ministerstvu životního prostředí obrovský nepořádek. Ministerstvo životního prostředí je ministerstvem, které je rozhodující pro zpracování tzv. velké EIA, je odvolacím orgánem pro orgány přenesené státní správy v krajích. A já se tedy ptám, jakou relevanci mají dokumenty podepsané ministerstvem?

Proč na úřední desce nebyl záměr vydat průzkumné licence, tak jak vám to ukládá zákon? Ne za vašich předchůdců, ale za vás.

Protože samozřejmě ta věc se mnohokrát projednávala, a já si myslím, že hejtmani znají svůj kraj. A proč tedy na poplach nebil hejtman Ústeckého kraje už v minulosti, kdy bylo zjevné, že průzkumné licence získává australská firma.

To znamená, první věc bude podáno trestní oznámení, aby věc byla objasněna ve vztahu k vydání licencí na základě toho, že nebylo postupováno podle zákona a nebyly věci vyvěšeny tak, jak zákon ukládá. Vedle toho jsme za sociální demokracii připraveni na případné změny zákonů, zvednutí poplatků za těžbu lithia a ochranu českých národních zájmů. Přesně z tohoto důvodu ministr Havlíček to, co podepsal, tedy memorandum, podepsal, aby zabránil škodám, které vznikly jinde, a to na Ministerstvu životního prostředí. Slovo má pan místopředseda Filip, po něm pan předseda vlády.

Děkuji. Vážený pane předsedo, milé paní a pánové, dovolte mi, abych doplnil úvodní slovo předsedy našeho poslaneckého klubu.

To, že jste, pane ministře, odpovídal na otázky např. Jaroslava Borky nebo dalších poslanců, jsme řešili tím, že jsme svolali samostatnou konferenci, odbornou konferenci a seminář do Poslanecké sněmovny na jaře letošního roku, a s podivem jsem zjišťoval, že na té konferenci padala slova, kterým jsem nemohl ani uvěřit.

Já posuzuji jednotlivé dokumenty, nikoli jak jsou nadepsány, ale podle obsahu.

To znamená, že to, aspoň podle slov předsedy vlády, není tak úplně nezávazné memorandum, jak jste se nám tady snažil vnutit. A dovolte mi, abych se držel zcela věcného charakteru debaty. Položil jsem několik otázek a na rovinu tady říkám, že možná mohu za část odpovědí poděkovat i firmě Geomet, která na ně reagovala okamžitě dopisem mně a zveřejnila je ve své tiskové zprávě. To, že ovšem ty odpovědi samozřejmě zakrývají některé skutečnosti, to jsem ale také čekal, to je možná obchodní tajemství té firmy.

Proč si na to objednali zakrytí té vlastnické struktury?